Také děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi zatím nikdo nehlásí... Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ale škoda, protože bychom si s panem ministrem určitě na to téma něco řekli. Za implementaci této směrnice jsem se zasadila ještě jako ministryně financí v naší vládě.

Předložená novela zavádí pravidla sloužící k posílení transparentnosti ve vztahu k jednotlivým digitálním platformám, které budou oznamovat příjmy jednotlivců, ale i podniků, které získaly prostřednictvím těchto platforem takovým způsobem, aby nedocházelo k nenahlášení těchto příjmů, a v důsledku toho, aby tyto příjmy nebyly součástí ekonomiky, která byla nezdaněna.

Současně by však byly znevýhodněny poctivě podnikající subjekty. Takto odvádění daní a poctivé podnikání nesmí být konkurenční nevýhodou. Tato předložená směrnice je plně v souladu s politikou hnutí ANO, kdy jsme se snažili o nárůst příjmů veřejných rozpočtů, a to prostřednictvím zvýšení efektivnosti výběru inkasa daní.

Hlavní částí návrhu je rozšíření aktuálně platného rámce mezinárodní automatické výměny informací v oblasti digitálních ekonomik. Správce daně v České republice bude díky naší novele pravidelně získávat informace o jednotlivých prodejcích, kteří na těchto platformách získávají příjmy z poskytnutí služby nebo prodeje zboží, z pronájmu nebo jiného poskytnutí nemovitosti nebo dopravních prostředků. Jednotlivé informace týkající se identifikace prodejce a informace o celkových výdajích a příjmech generovaných na digitálních platformách budou jednou ročně zaslané od digitálních platforem přímo specializovanému finančnímu úřadu. Směrnice DAC 7 tedy reaguje na dynamicky měnící se prostředí, a to především na důsledky nárůstu role sdílených platforem a digitalizace ekonomiky.

Samotné posílení správní spolupráce v daňové oblasti je založené na zefektivnění a modernizaci stávajících institutů využívaných v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Současně však novelou dochází k zavádění nových institutů, které mají za úkol reagovat na měnící se ekonomické podmínky a potřeby moderní správy daní ve 21. století.

V konkrétní rovině lze předložený návrh zákona rozčlenit na vícero tematických celků.

Předložený návrh zákona zvýší daňové příjmy veřejných rozpočtů, bude mít pozitivní dopad na férovou konkurenci a je příkladem, jak má docházet k zefektivňování výběru daní.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové. Jsem rád, že tady už vidím pana ministra financí. K tomu zákonu, jsem také rád, že hnutí ANO na tom odpracovalo nejvíce práce.

Samotný návrh zákona pak obsahuje opatření na posílení správní spolupráce v daňové oblasti. V konkrétní rovině lze pak návrh zákona rozčlenit na vícero tematických celků, kterými jsou: automatická výměna informací získaných od provozovatelů platforem, mezinárodní výměna informací při správě daní včetně takzvaných skupinových žádostí, další formy mezinárodní spolupráce při správě daní včetně daňové kontroly, která je prováděna společně orgány členských států Evropské unie nebo smluvních států, ochrana osobních údajů a náprava porušení jejich bezpečnosti. Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových sankcí a změna zákona o finanční správě České republiky spojená s úpravou institutu takzvaného kontrolního nákupu.